Návrh rozpočtu, a to pokládám také za pozoruhodné, neodpovídá proklamacím ministra financí o tom, kolik se díky restriktivním opatřením typu kontrolního hlášení nebo elektronické evidence tržeb vybere navíc. Zatímco v letošním roce, kdy se ani jedno z opatření do plnění rozpočtu neprojevilo, jak to přiznává samo Ministerstvo financí, narostly daňové příjmy o zhruba 41 miliard korun, pro rok 2017 se při obdobném růstu ekonomiky očekává zvýšení daňových příjmů o pouhých 26,7 miliardy korun. Takže nejenom, když se podíváte dovnitř do toho rozpočtu, nejenom že se díky elektronické evidenci tržeb a kontrolnímu hlášení nevybere více, ale růst výnosů bude ještě pomalejší než v letošním roce. A když se podívám na tato data ve státním rozpočtu a z tohoto pohledu posuzuji reklamu na elektronickou evidenci tržeb, která běží v televizi, tak musím konstatovat, že se jedná o reklamu klamavou, protože čísla, která si dalo samo Ministerstvo financí do rozpočtu, mluví úplně o něčem jiném. Když jsem říkal, že vláda není rozpočtově kompetentní, tak ta druhá věc, kterou nám ukazuje tento návrh rozpočtu, je, že vláda nemá vizi. Možná, abych byl spravedlivý, tak jedna vize do toho rozpočtu nepochybně vtělena je a to je snaha o vytvoření velkého státu, který čím dál více přerozděluje, který zaměstnává stále více lidí a který stále více kontroluje občany. Tuto tezi lze zase pohledem do rozpočtu doložit na číslech.

Od nástupu této vlády to bude už 31 000 nových státních zaměstnanců. A dámy a pánové, to nejsou jenom učitelé, vojáci, policisté, jak je často argumentováno, ale v mnoha případech jsou to úředníci. Podívejte se jenom na meziroční nárůsty plus 600 Ministerstvo financí, plus 750 Ministerstvo práce a sociálních věcí, plus 163 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Přitom stát říká, že dělá všechno pro to, aby jednodušeji kontroloval občany, zejména podnikatele, vymýšlí si nové nástroje, EET, kontrolní hlášení, majetková přiznání atd. atd., a přitom na tuto jednodušší kontrolu, v uvozovkách jednodušší kontrolu, potřebuje stále víc a víc státních zaměstnanců. Ale ti zaměstnanci něco stojí. Jenom příští rok nás budou stát navíc 26 miliard korun. Kdybych se měl něco od hnutí ANO naučit, tak bych třeba mohl teď u té částky 26 miliard korun použít oblíbenou metodu hnutí ANO a hned bych řekl: Za 26 miliard korun bychom mohli postavit ročně více než 50 kilometrů dálnic, mohli bychom zvýšit důchody o 700 korun měsíčně, mohli bychom třeba postavit 2 600 nových školek. A my nic z toho neuděláme, my tyto peníze dáme dalším a dalším státním zaměstnancům, mezi nimiž roste počet úředníků. Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš si asi řekli, že pro budoucnost České republiky bude místo dálnic, školek, podpory seniorů lepší, když stát zaměstná více lidí. Je to samozřejmě jejich legitimní pohled na budoucnost, to já nezpochybňuji, ale je to pohled na budoucnost, na prosperitu České republiky, který Občanská demokratická strana nesdílí a sdílet nechce. Místo toho, aby vláda administrativu zjednodušila, úředníkům uvolnila ruce, dala jim víc prostoru, aby měli více času na občany, tak jejich počty nesmyslně zvyšuje. Stát rychle bobtná, stát se rozšiřuje, ale občané žádné zlepšení služeb státu nepochybně nepociťují. Mluvil jsem o tom, že rozpočet ukazuje vládu, která je rozpočtově nekompetentní, vládu, která nemá vizi, a za třetí nám také ten rozpočet ukazuje, že vláda si neváží občanů. Díky práci podnikatelů, živnostníků, aktivních zaměstnanců a jejich rodin se České republice daří. Roste ekonomika, klesá nezaměstnanost. Stát díky tomu inkasuje na daních a na sociálním pojištění stále více peněz. Jestliže občané peníze státu dávají, tak také očekávají, a oprávněně očekávají, že od něj dostanou více a lepších služeb, že ty služby budou aspoň kvalitnější. A oprávněně očekávají, a nejsem první řečník, který o tom dnes tady mluvil, že stát bude více investovat do dopravní infrastruktury, že se budou zavádět nové technologie umožňující jednodušší komunikaci občanů s úřady, že stát bude investovat do vzdělání, do výzkumu, do inovací atd. atd. Občané očekávají, že ekonomický růst využijeme k tomu, abychom snížili daňové zatížení práce, které máme jedno z nejvyšších mezi zeměmi OECD. Ta cena práce, jak víte, zahrnuje i odvody na sociální pojištění, které my dlouhodobě navrhujeme snížit. Následkem by byly vyšší mzdy a ještě lepší růst ekonomiky. Můžeme také zrušit zbytečné a administrativně složité daně, zjednodušit lidem život, snížit administrativu, aby se jim žilo lépe. Toto očekávají občané. Ale nesetkávají se s pochopením u stávající vlády, protože vláda si těch aktivních a pracovitých lidí, díky nimž má to ovoce a může rozdělovat finanční prostředky, tak těchto lidí si neváží. Investice se příliš neliší od toho, o kolik se dalo na investice v minulých letech, kolik tato vláda dala na investice. A kdo by očekával, že stát využije hospodářský růst a vyšší příjmy k tomu, aby lépe investoval třeba do dopravní infrastruktury, tak ten se plete a nic takového v rozpočtu nenajde. Takže méně. A argumenty na nepřipravenost staveb, tak ty jdou už čistě na bedra této vlády, protože už na začátku roku 2013 tehdejší ministr dopravy Zbyněk Stanjura o několik miliard navýšil investice do přípravy staveb. A jestli tato vláda nedokázala za tři roky někam pokročit, tak je to její chyba. A to byl jenom příklad investic.

A to připomínám, že tato vláda má místopředsedu vlády pro výzkum, že roste počet úředníků, kteří se na Úřadu vlády zabývají výzkumem, ale podpora výzkumu v rozpočtu, to, co se dostane k našim vědcům a badatelům, tak tato podpora výzkumu není dostatečná. Současné období je pro investice také výhodné extrémně nízkými úrokovými sazbami. A ten takzvaný vytěsňovací efekt, kdy vládní investice zdražují investice soukromé, ten v podstatě neexistuje. Záporné úrokové sazby přímo k investicím vybízejí. Vláda to ale nedělá. Vláda spí ve věci investic, nekoná. Hospodářský růst se promarňuje a zlepšení funkce státu se nedočkáme. Když kritizuji, mám říci, co bychom dělali my, a já to také říkám. Občanská demokratická strana má jasnou představu, jak by měl rozpočet na příští rok vypadat. Máme jasnou vizi, jak bychom využili současný ekonomický růst pro další rozvoj České republiky. A tuto vizi můžeme mít mimo jiné proto, že jako tradiční politická strana máme politický program. Program, který vytvářejí ne najatí odborníci na politický marketing, ale který vychází ze zkušeností a z praxe.

Bavíme se s mladými lidmi, bavíme se seniory a mluvíme s nimi o budoucnosti České republiky, a proto také víme, jak by tato země měla vypadat a jak by měla fungovat. Náš program vychází z praxe a z toho, jak chceme změnit naši zemi k lepšímu.